Tedy nejen do evropských voleb, kvůli kterým teď vládní strany opravují svoje dlouhodobé, skutečně protinárodní a probruselské postoje. V tomto ohledu je třeba upozornit, že evropské volby budou velmi důležité. Ačkoliv česká vláda dnes promigrační úmluvy najednou odmítá, je možné, že jde jen o politickou taktiku, jak uklidnit před volbami české občany. Díky tomu máme před sebou nejen globální pakt o migraci OSN, ale i nový Dublin, tedy změnu azylových pravidel, a samozřejmě Brusel hledá i další, daleko skrytější cestičky.